Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím a zároveň otevírám podrobnou rozpravu, do které také nevidím žádnou přihlášku, tudíž ji končím. V tuto chvíli končím i druhé čtení tohoto návrhu, děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji